Taky české země v RakouskuUhersku tvořily hlavní zdroj ekonomické síly.

Vláda postupně připravila tři programy financované z fondu, které podporují podnikatele, kteří museli omezit svou činnost v důsledku krize.

Takže si pojďme postupně představit tyto tři základní programy. Období, za které se podávají žádosti, jsou tři za sebou jdoucí období. Podmínky pro získání příspěvku: Způsobilé k žádosti byly všechny společnosti, kterým v důsledku krize poklesly tržby mezi 16. březnem a 15. zářím nejméně o 40 % v porovnání s rokem 2019.

První splátku tvořilo maximálně 50 % předpokládané výše dotace a potom 25, maximálně 75 %, a v té třetí splátce byl zbytek.

Jak v Rakousku definovali fixní náklady? Nájemné za obchodní prostory, leasingy, pojistky, úrokové náklady na úvěry a půjčky, podíl na nákladech financování leasingových splátek, poplatky za provozní licence, výdaje za elektřinu, plyn nebo telekomunikace, ztráta hodnoty zboží podléhající rychlé zkáze nebo sezonního zboží, osobní náklady, které vznikly jako důsledek krize, například zpracování storna, přeúčtování a podobně, přiměřená odměna podnikatele podléhající dani z příjmu.

Společnost musí mít sídlo nebo provozovnu v Rakousku. Vzpomeňme si na náš neúspěšný boj z opozice, abychom ze státních podpor v České republice vynechali firmy, které mají sídlo v daňových rájích. Neuspěli jsme.

Společnost vykonává provozní činnost v Rakousku, která vede k příjmům ze zemědělství nebo lesnictví. Obchodní operace, utrpěla výpadek tržeb a musela přijmout přiměřená opatření ke snížení fixních nákladů. To znamená, nebylo to tak, že si někdo uměle zvyšuje fixní náklady, protože zjistil, že určité procento mu zaplatí stát.

První program byl do 15. září, druhý program začal 16. září a platí až do konce června letošního roku, stabilní na devět a půl měsíce.

Žádost se dá podávat až do konce letošního roku šest měsíců. Šest měsíců mají podnikatelé v Rakousku na to, aby podali tu žádost.

Výplata se uskutečňuje ve dvou termínech, ve dvou splátkách. Ta pokryje až 80 % očekávané pomoci a druhá splátka bude v období druhého pololetí letošního roku. Vyplacena bude pouze ta rozdílová částka, odpočte se ta záloha.

Nejpozději v rámci druhé žádosti se k příspěvku z tohoto programu přidají všechny podpory, které byly společností vyplaceny nebo které byly závazně přislíbeny. To znamená, důvěra ve stát, profesionálové, kteří vedou účetnictví, poskytují daňové poradenství, zpracovávají audity, jsou ty renomované a kvalifikované osoby, které potvrdí údaje a stát je bere jako bernou minci. U nás se neustále kontroluje, kontroluje a kontroluje. V tomto druhém období byly podrobněji stanoveny fixní náklady tak, aby to bylo zcela jasné i pro daňové poradce a auditory, co do fixních nákladů mohou spočítat.